A to sami uznáte, že asi není ta metoda, kterou bychom měli takovýhle úřad vybírat.

Vezměme si třeba většinovou volbu například senátní okrsky, kde jsou stanovené výdaje volební kampaně. S tím se ten návrh vůbec nevyrovnává. Můj kolega Marek Benda správně řekl, a vzpomeňte si, jak se účtovala prezidentská kampaň, když se poprvé zavedly limity. Podle mě to byla fraška, a ne že to bylo transparentní. Byla to fraška.

Já neříkám, že je to špatně, protože současně tady někteří členové vládní koalice říkají: Je třeba omezit příspěvky od soukromých sponzorů. A jiní členové vládních stran říkají: Je třeba omezit příspěvky od státu.

Ale já chci mluvit vážně.

Přijali jsme tady usnesení v květnu, když jsme projednávali výroční zprávy, narazili jsme na inovativní přístup kolegů z hnutí ANO, kteří jednak do příjmů už napsali jakoby příjem od státu příspěvky poslanců a nedanili je. A Poslanecká sněmovna požádala premiéra, ať tu otázku vyjasní. A doporučuji všem, aby si přečetli alibistickou odpověď šéfa daňové správy.

Ale konkrétní případ nijak neřešil.

Tady vůbec nic.

Jinak, souhlasím s kolegou Markem Bendou, to nemá žádný smysl. Žádné limity. Žádná kontrola. Žádná transparentnost. My, kteří máme opravdu tisíce členů a v městech stovky členů, tak víme, jak se vybírají členské příspěvky. Jsou tak roky zvyklí, ne všichni platí z účtů. A najednou je s tím problém.

Spíš by ty věci měly být podle mě uvedeny ve výroční zprávě, ať se dají zkontrolovat. Takže debata bude podrobná. Za nás chci v zásadě říct, že jsme připraveni se na té práci podílet, najít nějaké smysluplné řešení, ale současně říkám, že to musí být provázáno i s tím obchodním sdělením, které má politický podtext. Ale rovnou říkám, abychom to nepřehnali.

Ať zase nemáme pocit, že musíme vyřešit všechno, mají s tím problém i jiné státy.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Vzal jsem si pouze faktickou, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že to stihnu.

To jsou poměry, které vy jste tady nastavil.

Tohle jsou poměry, které vy jste nastavil. Vy za ně odpovídáte tím, že jste vyslovil této vládě důvěru.